V rozhodčích řízeních vedených o těchto žalobách proběhla ústní jednání, provedly se důkazy a strany již podaly téměř před dvěma lety své závěrečné návrhy. Rozhodnutí ve věci však prozatím nebylo vydáno.

Děkuji, pane předsedající.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem zhotovitelů.

Řadu vad dokonce reklamovalo až těsně před podáním žalob.